Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já představila naše pozměňovací návrhy. Vnímáme samozřejmě jako pozitivní, že Ministerstvo financí využilo potenciál daňové informační schránky, která existuje už dlouhou dobu, ale zatím poplatníkům sloužila jen okrajově, většinou pouze ke zjišťování stavu na daňových účtech. To může být přínosné pro malé podnikatele, kteří nemají zřízenu datovou schránku, a jedná se o takzvaný projekt MOJE daně. Samozřejmě že některé části tohoto návrhu vnímáme jako problematické, a ve skutečnosti jsou to velmi významné návrhy, které se však dotknou všech poplatníků, a je také navržena řada změn, které ve srovnání se současným stavem přinesou v mnoha ohledech pro daňové poplatníky výrazně horší podmínky. Myslím, že ta debata jde od všech opozičních poslaneckých klubů stejným směrem.

Děkuji. Dovolte, abych tedy zmínila některé úpravy, které výrazně zhorší podmínky daňových poplatníků. Jedná se o zrušení toleranční doby pro podání daňového přiznání a placení daně.

Ještě počkáme.

A myslím, že tady také padnou návrhy, které vrátí zpátky to prodloužené období ze 45 dnů na 30. My jsme se pod tento návrh poslaneckého klubu Pirátů připojili.

Je to žena, tak prosím vás buďme ohleduplní, aby se mohla paní poslankyně vyjádřit. Děkuji, pane předsedající. Důležité je, aby tady byl klid.

Připojíme se k podpoře některých opozičních pozměňovacích návrhů a také sami podáváme dva pozměňovací návrhy, a to i z toho důvodu, že o řadě právě těchto návrhů lze konstatovat, že nejsou nějak nezbytné. První pozměňovací návrh se týká toho, že vládní návrh zákona ruší pravidlo, podle kterého neběží v případě placení daně úrok z prodlení po dobu prvních čtyř pracovních dní od okamžiku splatnosti.

Seznámení s výsledkem kontrolního zjištění může proběhnout v principu dvěma způsoby, a to buď korespondenčně, to znamená, že se zašle výsledek kontrolního zjištění daňovému subjektu poštou, nebo do jeho datové schránky, nebo osobně v rámci jednání se správcem daně. Jak uvádí důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, tyto způsoby by měly být v principu kvalitativně rovnocenné. Bohužel pokud se podíváme do návrhu zákona, tak tomu tak úplně není.

My toto jakýmsi způsobem upravujeme, a to z toho důvodu, že se dost často stává, že přece jenom v případě osobního jednání... Pane předsedající?

Paní poslankyně.

Děkuji za pozornost a samozřejmě se ke svým pozměňovacím návrhům přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.